Takže také kromě rozpočtu řešíme financování investic jiným způsobem.

O tom také někdo tady strašně dlouho mluvil.

Řešili jsme důchody, platy, podporujeme rodiny a hlavně jsme přinesli růst. A není pravda, že jsme nevybrali daně.

Takže Olomouc má dluh dvě miliardy a kolik je rozpočet Olomouce? Dvě miliardy!

Takže asi tak bych to komentoval. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Mám pocit, že i když rozpočet si nepochybně zaslouží zevrubnou debatu, že se začínáme trápit. Ono trápení zvířat je zakázáno, týrání poslanců může být lidová zábava, ale já mám obavy, že teď před hlasováním už se o moc dál nedostaneme, zejména když slyším odpovědi pana ministra financí. Pokud tápe v tom, co je to rozpočtová či hospodářská strategie já chápu, každý máme nastaveno myšlení nějak: někdo vnímá stromy, někdo les, a někdo dokonce vnímá, že les, aby fungoval, tak je komplexní biotop, který se vyvíjí řekněme sedmdesát osmdesát let, a někdo řeší holt to bejlí v kořeni stromu nebo zasazení jednoho stromku. To se prostě stává. A já jenom upozorňuji, že vláda, která chce zásadní změny, by měla mít schopnost strategického uvažování, a pokud má ministra financí, kterému prostě stačí říkat, že všeci kradnú a my makáme, tak já v tom rozpočtovou strategii nevidím, ale co se dá dělat? Samozřejmě že lze jednorázovou operací, kdy zapojíme rezervy na účtech, krátkodobě a dočasně snížit dluh.

Takhle je to bohužel se vším. Snesli jsme určité faktické zásadní důkazy, že tento rozpočet není ani konsolidační ani prorůstový, že je spíše udržovací. To týrání už jsme snad zabezpečili pro lidovou zábavu a přibližme se poněkud k tomu hlasování. Je zde ještě jedna faktická poznámka pana poslance Novotného, která má přednost před přednostním právem pana předsedy Kalouska. Takže dvě minuty pro pana poslance Novotného. Mně se podařilo za těch osm let, co jsem byl v čele města, jak vy říkáte, zvýšit ten dluh ta částka, kterou říkáte, nesedí o nějaké číslo. Vám se o stokrát větší číslo podařilo zvýšit dluh této země jenom jedním hlasováním při prvním státním rozpočtu před rokem, který jsme tady schvalovali. Já jsem schopen naprosto detailně říct, co jsme strategicky, tj. z hlediska obsahu realizovaných investic a s jakým podílem evropských dotací, v tom městě udělali. A my se tady bavíme o tom, o kolik zvyšujeme zadlužení a jaké investice, a že klesající při tom zvyšujícím se zadlužení v tom rozpočtu jsou.

To si řekneme za rok. Děkuji. Paní a pánové, budeme pokračovat. Já mám tři poznámky. Za prvé k tomu, o čem mluvil pan předseda Fiala. Byť důsledně říkal deficit, nikoliv zadlužování, pan ministr si plete notoricky termíny dluh a deficit, takže odpovídal na zadlužování, nicméně to vysvětlení tady existuje, je logické a já v tomto panu ministrovi věřím. Prostě máme nějakou celkovou výši dluhu a pak máme čisté zadlužení. Čisté zadlužení je zadlužení očištěné o dluhovou rezervu, protože stát si samozřejmě půjčuje tehdy, když je to na kapitálových trzích výhodné, nikoliv tehdy, když peníze nutně potřebuje, a v tom okamžiku by logicky také to nemuselo být výhodné.

Zadlužení budoucnosti je to čisté zadlužení.

Pan ministr v tomto projektu pokračuje tak, jak předpokládal harmonogram. K 1. 1. 2014 nabírají eurové účty, pokračuje v něm tak, jako by měl pokračovat každý jiný, protože ten projekt prostě je efektivní pro řízení státních financí, a díky tomu opět bude moci doufám, že bez rizika, tak konkrétní čísla teď nevidím, takže doufám, že bude postupovat bez rizika snížit dluhovou rezervu a opět touto jednorázovou operací dojde k tomu, že celkový dluh se nezvýší, ale samozřejmě čistý dluh se zvýší zbytečně moc o ten zbytečně veliký deficit. Samozřejmě že zvyšuji čisté zadlužení a zadlužuji budoucnost. To je první poznámka k tomu, co pan ministr tak často zdůrazňuje jako obrovský úspěch, že se sníží zadlužení.